Děkuji za slovo. Děkuji panu předsedovi Okamurovi, prostřednictvím paní předsedající. Skoro dvaceti sedmi hodinách spějeme snad postupně ke konci našeho jednání.

Zazněly zde následně i další podněty, například od pana kolegy Kotta, který dokonce už přinesl i pozměňovací návrh, který se týká právě situace ohledně včelařů.

Já si dovolím na závěr mít taky jeden návrh, a to, v souladu s § 91 odst. 2 jednacího řádu si dovolím načíst zkrácení lhůty k projednávání mezi prvním a druhým čtením o deset dní na padesát dní, což znamená, že bychom v té diskusi nad těmi návrhy a pozměňujícími návrhy, už věcnými, pokračovali na začátku září. Děkuji za vaši pozornost a děkuji za těch dvacet sedm hodin. A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Návrh na zkrácení lhůt o deset dní jsem samozřejmě zaevidovala. Vážené dámy a pánové, již třetí den tady projednáváme návrh Fialovy vlády na takzvaný konsolidační balíček a jsme tady svědky toho, že Fialova vláda předvádí totální aroganci moci vůči našim občanům. Jelikož se jedná o plošné zvýšení daní pro všechny občany a firmy v České republice a není to žádný konsolidační a už vůbec ne ozdravný balíček, ale jedná se o rozsáhlou daňovou reformu, která zvýší daně všem bez rozdílu. Přitom nejen před volbami, ale dokonce ještě nedávno premiér Petr Fiala a Fialova vládní pětikoalice veřejně tvrdili, že daně zvyšovat nebudou. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám a všichni víme, že konsolidovat státní rozpočet lze i bez zvyšování daní českým občanům a firmám, pakliže by se skutečně škrtly zbytné výdaje, které nic nepřináší občanům České republiky. V této souvislosti a z tohoto důvodu bych připomněl, že jsem tady podal jménem SPD návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu, o kterém by se tady hlasovalo jako první, a následně, pakliže by můj návrh na zamítnutí neprošel, tak navrhuji, aby se hlasovalo o druhém mém návrhu, a to je vrácení k dopracování předkladateli, což je Fialova vláda. Ano, rozumím vám, je tady vskutku značný šum, tak poprosím o přenesení rozprav do předsálí. Prosím.

Můžu znovu požádat o klid? Ano. Takže my tady tři dny o něčem jednáme, předložili jste to do Poslanecké sněmovny a následně se v přímém přenosu tady všichni dovídáme, že vy to vůbec nemáte připraveno a že to není ze strany vlády vůbec finální verze. Takže je to totální chaos a co tady vlastně vládní koalice tedy obhajuje a navrhuje, když sami vůbec nevíte, co ještě bude v jaké sazbě, a v podstatě vy tady úplně spotřebováváte veřejné peníze i na provoz Sněmovny, a přitom vůbec ten návrh není finální?

Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají podle vládního návrhu zaplatit čeští občané a firmy. A jak jsem říkal, tak hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní. Jak už jsem říkal, tak ve skutečnosti se jedná o obsáhlou a plošnou daňovou reformu, která v případě přijetí bude mít negativní dopad prakticky na všechny naše občany a firmy.

Hnutí SPD tvrdí již od samého počátku, že státní rozpočet na letošní rok je postaven na nereálných číslech. A dnes se naše slova potvrzují. Na jednu stranu vláda Petra Fialy z ODS nabírá tisíce nových státních zaměstnanců a na druhé straně křičí, že je potřeba šetřit a odmítá si přitom zamrazit platy. Jak víme, tak v letošním roce si sami poslanci Fialovy vládní koalice tady ve Sněmovně prohlasovali zvýšení platů politiků. A nejenom, že jsme hlasovali proti jako SPD, navrhl jsem tady zamrazení platů politiků na celé volební období a tento můj návrh jste mi tady zamítli. Schodek letošního rozpočtu již dávno přesáhl 300 miliard korun a dále se prohlubuje. Problémem je propad na plánovaných příjmech a vysoké výdaje. Tady vidíme a médii to probíhá a občané to čtou, je to tak, je to pravda, jak třeba ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, předseda Pirátů, má čtyři auta, čtyři auta používá, státní, jak si objednávají tam občerstvení za miliony, luxusní catering na Ministerstvo pro místní rozvoj si Piráti objednávají z veřejných peněz, ta částka byla teď to bylo v médiích 20 milionů korun a tak podobně.

Občané šetří a nebo jezdí nakupovat do Polska či Německa, kde je levněji, jelikož vláda neřeší ani drahé potraviny a tak dále., a proto již více než rok klesají tržby i v maloobchodě. Z důvodu Fialovou vládou nezvládnuté inflace vláda ani nepočítala s mimořádnou valorizací důchodů.